Návrh byl zamítnut.

Nezpochybňuji hlasování. Děkuji a nyní se přesuneme k další skupině, což jsou návrhy na propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka.

Děkuji.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Děkuji.

Děkuji.

Návrh byl přijat.

Návrh byl zamítnut.